V roce 2009 úřednická vláda pana premiéra Fischera představila a prosadila v Poslanecké sněmovně tzv. Janotův balíček, který na vstupu měl úsporná opatření na straně výdajů a zvýšení daní na straně příjmu. Ten sněmovní tisk se projednával ve stavu legislativní nouze. To bych chtěl připomenout, protože to je poměrně neobvyklý instrument, to znamená, neproběhlo první čtení, ale proběhlo v zásadě jednodenní projednání a dopadlo to, že se zvýšily daně a neomezily se výdaje. Takže byla splněna pouze polovina. A jednou z těch částí bylo zvýšení spotřební daně na pivo, kdy tehdejší autoři předpokládali dodatečný výnos do státního rozpočtu zhruba 1,2 miliardy korun. Ovšem jak to bývá, odhady nebývají většinou přesné a čas může rozsoudit ty, kteří se přou o to, jestli to přinese více, nebo méně peněz, jaká byla pravda. Ten výnos nebyl 1,2 miliardy, ale maximálně 800 milionů korun ročně.

Na druhé straně, a zažíváte to mnozí z vás ve svých regionech, vznikl v zásadě úplně nový segment a to jsou tzv. minipivovary, které nabízejí netradiční značky, nová piva, k dnešnímu dni jich funguje 347. Většina z nich, asi 90 %, má k té své produkci buď restauraci, nebo hotel, kde ten svůj produkt taky prodává.

V zásadě v České republice můžeme pivovary rozdělit do čtyř skupiny podle toho, jak se profesně sdružují. Existuje tady Český svaz pivovarů a sladoven, který sdružuje většinou velké pivovary.

Teď vám prezentuji informace, které jsem dostal v diskusích, protože jsme preferovali diskusi s těmi, kterých se to týká, a chtěli jsme znát jejich názor, protože kdo jiný než odborníci a ti, kteří v tom dnes a denně podnikají, by měli vyjádřit své stanovisko.

Uvádějí, že zhruba tento průmysl vytváří 65 tisíc pracovních míst. Zhruba odvedou 29 miliard daní ročně, zaplatí ročně dodavatelům asi 20 miliard, a když si k tomu připočteme vlastně ten doprovodný průmysl, to znamená restaurace a prodejny piva, tak se vytváří až 300 tisíc pracovních míst a daňový přínos je 62 miliard korun. Takže se tu jedná určitě o velké a zajímavé odvětví. Když jsem jednal se svazem minipivovarů, které to přivítaly jako možné snížení nákladů, tak mě upozornili, že pokud se někdo rozhodne zřídit a provozovat minipivovar a k tomu restauraci, tak na něj může chodit kontrola až z 27 státních úřadů. Nechali si zpracovat nezávislou studii a teď poslouchejte dobře. Celkově ten minipivovar, který má průměrně devět až deset zaměstnanců, 45 dní v roce stráví tím, že plní své povinnosti vůči státu. To je více než dva měsíce pracovních dnů. A já vám to skutečně přečtu, abyste nezpochybňovali jenom to číslo. Živnostenský úřad může chodit zkontrolovat živnostenské oprávnění, jak vypadá provozovna, a licenci na prodej alkoholu.

Celní správa chodí kontrolovat daňový sklad, vybírá spotřební daň, stanovuje zálohy a měsíční přiznání spotřební daně a každý musí každý rok prokazovat tzv. ekonomickou stabilitu. Samozřejmě máte zaměstnance, takže podáváte, komunikujete ještě se Správou sociálního zabezpečení. Pak tady máme Český statistický úřad. Podle toho, kdo má to štěstí nebo smůlu, tak ten minipivovar vyplňuje jeden až 24 statistických výkazů ročně. Úřad práce. Zaměstnavatel musí uzavřít smlouvu s lékařem a vede smlouvy a evidenci zaměstnanců. Pak máme Státní úřad inspekce práce a osm oblastních inspektorátů bezpečnosti práce, Cizineckou policii, kontrola na zaměstnávání cizinců, kontrola tlakových nádob, revize komínů, revize elektřiny, bezpečnost práce, školení, ochranné prostředky. Může se klidně stát... Já se strašně omlouvám. Chápu, milé kolegyně, milí kolegové, že vás ten seznam úřadů, který pan předseda přednáší, rozvášnil, ale poprosím o klid. Prosím, pane předsedo. Já přece nebudu rušit kolegy tady v první řadě. Zdravotní pojišťovny. Pak tady máme Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, která chodí kontrolovat kvalitu výroby a výrobků, kontroluje označení výrobků, kontrola uvádění alergenů. Hygiena, veterinární správa, stavební úřad, požárníci nebo hasiči, evidence, školení, revize, kontrola hasicích přístrojů. Pak máte obecní úřad v místě podnikání.

Pak řešíte autorská práva, poplatky televizi, rozhlasu. Ke každému tomuto úřadu, ke každé této činnosti mám uvedeno přesně, kolik v průměru jeden minipivovar s deseti zaměstnanci věnuje hodin ročně. Čtyřicet pět hodin ročně.